Prosím, aby svá místa u stolku zpravodajů zaujali pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a pan poslanec Ladislav Šincl, který je zpravodajem pro prvé čtení. Tisk 750 z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí. Ale všechny kolegy žádám o klid.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Významná značná část úpravy je současně obsažena v přímo použitelných předpisech Evropské unie. S tím je spojena řada nových úprav a povinností jak regulovaných subjektů, tak i České národní banky jako dohledového orgánu.

Pane ministře, já vás přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych jen ve stručnosti doplnil slova pana předkladatele.

Novela také reaguje na zřízení evropského orgánu dohledu, evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, tzv. EIOPA. Je to velmi obsáhlá norma.

Novela představuje výrazný posun v komplexnosti výpočtu pro určení potřebné výše kapitálu a technických rezerv, které více odpovídají rizikovému profilu té které konkrétní pojišťovny. Novela přináší pro pojistitele nutnost detailnějších řízení rizik, zvýšené povinnosti výkaznictví, zvýšené nároky na dokumentaci procesů a na plnění dalších požadavků. Dále bych rád připomenul, že novela zákona o pojišťovnictví byla původně projednána jako sněmovní tisk, jak bylo již teď řečeno panem ministrem, jako sněmovní tisk 414, ale pravděpodobně z důvodu emočního vypětí v Poslanecké sněmovně souvisejícího s předloženými pozměňujícími návrhy novela zákona nakonec nebyla přijata jako celek. Tyto předložené návrhy se snažily především zregulovat tzv. distribuční náklady u životního pojištění v oblasti odměn za zprostředkování pojistných smluv a přesměrovat v případě storna pojistné smlouvy část provize, které vyplácejí pojišťovny zprostředkovatelům, pojištěným, tj. směrem ke spotřebitelům, občanům České republiky. Návrh na regulaci odměn za zprostředkování životního pojištění v tomto projednávaném tisku není, a tedy lze doufat, že u tohoto tisku tolik emocí nebude.

Z uvedených důvodů mi proto dovolte vyjádřit naději, že nyní tato novela bude tentokrát úspěšně projednána. Jak již jsem zde řekl, tato novela je v podstatě transpozicí a bylo to i panem ministrem řečeno transpozicí právní úpravy Evropské unie, a tedy dík i jejímu neschválení v řádném termínu v minulém roce by mohlo České republice hrozit sankční řízení ze strany Evropské unie.

Neschválení této novely v minulém roce sice přineslo pro pojišťovny, zejména pro ty nadnárodní, jisté komplikace, ale podle dostupných stanovisek nepředstavovaly zásadní význam.